Vážené dámy a pánové, vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Já se na to podívám trošku z jiného hlediska. Já mám na to trošku opačný názor, protože někteří experti upozorňovali na to, že pokud přijde pandemie velkého rozsahu, tak to bude nějaký takový typ pandemie, který nakonec nastal. A co se týká migrační vlny, tak se obávám, že může přijít v budoucnu ještě větší migrační vlna a ještě větší migrační a jiné problémy a to vyplývá jenom z toho, že pokud se podíváme do historie, co prožívali naši předkové a co se odehrávalo dříve, tak si myslím, že nenastal konec dějin, ale dějiny pokračují dál, a musíme se připravit na další krizové situace a předvídat, jaké mohou nastat. Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím.

Já se domnívám, že tam ta odpověď nepadla. A i kdyby padla, nám nešlo o odpovědi. My jsme chtěli pouze na základě zkušeností našeho kolegy něco doporučit. Něco jsme vzali v potaz, něco ne, ale tady se neudělalo vůbec nic. Takže dávám procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do přítomnosti pana ministra vnitra. A už je tady, tak já ten návrh stahuji, a jenom bych chtěl okomentovat, že na jednu stranu pana ministra vnitra obdivuji, že tu vlajku tady drží sám, protože já bych čekal, že u tak důležitého zákona...

Takže na druhou stranu musím také být korektní a pozitivní vůči panu ministrovi. Děkuji. Následuje faktická poznámka pana poslance Lochmana, připraví se pan poslanec Nacher. Vážení kolegové, jak vidíte, pan ministr vnitra je tu, jen si pan Králíček usmyslí.

Ano, děkuji.

Ale teď musím reagovat na své předřečníky z pětikoalice. Vy jste tady možná někteří nebyli, ale ono to má některé podobné prvky. Tenkrát ten covid byla pro všechny novinka, a i přesto jste jako opozice po nás chtěli fakt jako velké detaily vývoje, opatření, jak to bude navazovat, scénáře a podobně.

A druhá poznámka.

Teď si představte, kdyby tady za předchozí vlády seděli čtyři ministři z celé vlády u takhle důležité normy, kterou tady nikdo neobstruuje, jenom se ptáme, vy byste byli první, co byste nám to vyčítali.

Já bych chtěl velmi stručně reagovat na to, jak tady padlo, že vláda na nás zapomněla. Já bych chtěl připomenout, že zrovna z opozičních úst jsem tady velmi často slyšel: Vláda neřeší nic jiného než covid, vláda řeší covid, vláda neřeší nic jiného. Takto jsme řešili usnesení, kterým všichni jednotně, za což děkuji, odsoudili ruskou agresi. Ale myslím si, že od té doby nikdo nemůže říct, že vláda tady nic nedělala, naopak.

Ale není to pravda, vláda uprchlickou vlnu zvládla. Děkuji. Nyní k faktické poznámce poprosím pana ministra Rakušana, připraví se pan poslanec Králíček. Kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Trpělivě čekám ještě na nějaká vyjádření, píšu si poznámky a potom budu v klidu odpovídat na vaše otázky.

Já jsem chtěl reagovat velmi podobně, jako reagoval můj předřečník, k paní kolegyni, prostřednictvím pana předsedajícího. Vláda nic neudělala? Vláda, která svolala okamžitě krizový štáb ještě na ten víkend, kdy bylo bezprostředně po té události, kdy jsme s celým krizovým štábem strávili celý víkend na Ministerstvu vnitra, abychom s tím principem, který funguje doteď, Národní asistenční centrum pomoci Ukrajině, Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině, nadefinovaná do detailu, přišli tři dny po tom, co začala ukrajinská krize? My jsme vytvořili systém, který funguje doteď, my jsme vytvořili systém, který se osvědčil, a ten systém jsme vytvořili jako první země v Evropské unii. To znamená, že naše vláda se naopak osvědčila zásadním způsobem, a byli jsme schopni tu vlnu, která byla bezprecedentní, zvládat od začátku uprchlické krize. Nevidíme si do pusy, když říkáme takové věty. A to, že to zvládly starostky a starostové, že to zvládli hejtmani, to je pravda, zvládli to skvěle. Ale ten systém, který funguje doteď, nastavila vláda. Děkuji. Následuje faktická poznámka pana poslance Králíčka, připraví se pan poslanec Novák. Dobrá, tak já už tedy pana ministra chválit nebudu, aby to neměl ještě těžší. Já bych jenom zareagoval na pana Lochmana, prostřednictvím předsedajícího. Máte pravdu, zmýlil jsem se, měli jsme několik měsíců menšinové vlády bez důvěry ministra vnitra.